Předpokládané dopady na státní rozpočet, pokud by zaměstnavatelé uplatnili nárok na navýšení po celý rok a u všech lidí, které takto mají zaměstnané, by byly přibližně 557 mil. Kč. Je potřeba připomenout zase, nebo říci, že velká část z těch lidí nepracuje na plné úvazky, ale na zkrácené, takže při přepočtení úvazku na plné úvazky by to znamenalo asi 336 mil. Kč.

Ještě k tomu opět chci doplnit, že tento státní příspěvek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením jde v podstatě na jejich mzdy.

To je ekonomická úvaha.

Nebylo by asi dobře, abychom příští rok začínali celou debatu od znova a hledali cesty, jak zaměstnávání lidí se zdravotním postižením opět podpořit. Jak jsem již řekla na začátku, firmy, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, a i tito lidé, a věřte tomu, že jsem s mnohými z nich mluvila, čekají na tuto podporu, protože se skutečně obávají, že jejich zaměstnavatelé to neunesou a museli by omezovat počet svých zaměstnanců. Čekají na to, aby tento návrh zákona byl schválen co nejdříve.

Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám všem za předkladatele za pozornost, kterou věnujete tomuto návrhu, a prosím o podporu. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, milá paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové.

Změna výše minimální mzdy, tedy zvýšení osobních nákladů na zaměstnávání osob se zdravotním postižením nepodložené alespoň částečným zvýšením tržní hodnoty jejich práce, může mít negativní dopad na zaměstnanost osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.

Vláda České republiky dala k této novele neutrální stanovisko a upozorňuje, že bez ohledu na realizaci předloženého návrhu zákona výše podpory vynaložené pro zaměstnavatele na chráněném trhu práce zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením neustále narůstá, přičemž v roce 2018 to bylo již téměř 6,8 mld. korun a od roku 2016 činí vzestup téměř 2 mld. korun. Dále vláda poukazuje na skutečnost, že ačkoliv vynaložená podpora pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením neustále narůstá, nedaří se adekvátně snižovat počet dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním postižením.

Jako zpravodajka k tomuto tisku navrhuji propustit tuto novelu v prvním čtení a jako garanční výbor bych doporučila schválit výbor pro sociální politiku. Děkuji paní poslankyni a zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem je přihlášena paní ministryně Jana Maláčová. Než dojde k mikrofonu, tak přečtu omluvu.